Je to takto jediný možný postup, pokud chceme.

Už se tak i stalo. A prosím pana poslance, má možnost dokončit své vystoupení.

Děkuji. Nemám žádného dalšího přihlášeného, ale přesto se ptám, jsme v obecné rozpravě, nevidím, že by se někdo další hlásil, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, ani pan předkladatel nemají zájem. Nyní tedy, protože nebyla vznesena námitka, rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 204 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl tedy schválen a já zahájím podrobnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Není přednesen žádný návrh, pokud se nepletu, protože jsem neřídila tento bod předtím, tak se ještě poptám pana místopředsedy, jestli nebyl předtím nějaký návrh, který tady není poznamenán. Přednesu návrh usnesení:

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání tohoto kočí.